Je důležité si připomenout, že tehdejší ministryně financí to komentovala slovy, že EET je zátěží pro podnikání, a doslovně uvedla, že je nutné nechat ekonomiku nadechnout. A dnes nám stávající vláda v souladu se svým programovým prohlášením předkládá návrh na zrušení zákona o evidenci tržeb. Vláda ve své důvodové zprávě uvádí několik důvodů. Jedním z důvodů, který tady zmínil pan ministr, je nízký dopad na straně příjmů státního rozpočtu, tedy to, že by při obnovení EET a rozšíření o třetí a čtvrtou vlnu došlo jen k mírnému navýšení příjmů státního rozpočtu. Tím se argumentace liší od předchozí vlády, která veřejnosti často říkala čísla vyšší, nicméně pokud budu citovat důvodovou zprávu, původně odhadovaný dopad na příjmových daních nebyl zcela naplněn. Zároveň je důvodem snížení výdajů na straně státního rozpočtu, snížení nákladů souvisejících s EET, a to ve výši necelých půl miliardy korun. Důležitým argumentem je snížení nejen administrativních, ale i finančních nákladů na straně jednotlivých podnikatelů.

Já se osobně domnívám, že ten náklad by byl daleko vyšší. Dalším důvodem, který tady zmínil pan ministr, byl výrazný nárůst bezhotovostních tržeb v průběhu covidového období. A já bych ke všem důvodům, které uvádí vláda, ještě přidal jeden argument.

Zbytek argumentů a svého politického postoje bych si s dovolením nechal do obecné rozpravy, do které se po ostatních přednostních právech hlásím. Děkuji, pane zpravodaji. Prosím, abyste zaujal místo u stolku zpravodajů.

Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo, paní místopředsedkyně.

EET je dobrovolné. A takto to bylo. A není ani pravda, pane poslanče Munzare, prostřednictvím paní místopředsedkyně, že bych byla proti tomu. Naopak, aktivně jsem přišla dvakrát po sobě.

Takže prosím kdyžtak korektně tyto věci. Je dobrovolné.

Mám tady celou řadu argumentů od podnikatelů.

A naopak podnikatelé, se kterými jsem mluvila, nebo zástupci svazů říkají, teď to zase půjde dolů, až se zruší EET.

Já si stojím za tím, že to je vynikající projekt.

To určitě podpoříme. To bude velmi rychlé. Ale to bude debata někdy jindy. A myslím si, že pokud to tady prosadíte, většinu máte, tak atraktivita tohoto institutu se určitě zmenší.

A když se podívám na statistiky, a mám ta čísla, když jsem ještě byla ministryní financí a vyhodnocovali jsme tři roky poté, což je zpátky, já nevím, dva roky, nebo rok a půl, nebo dva roky to budou asi spíš, tak byl tam jednoznačný podle údajů, a tady s vámi souhlasím, aparáty pracují pořád stejně ať pro vás, nebo pro mě pracovaly, tak provádění daňových kontrol kleslo. Logicky.

Pokud se vrátíme zpátky k tomu, že nebude mít tyto nástroje, tento unikátní digitální projekt, tak samozřejmě zase bude obtěžovat.

Ale i to byl smysl, aby se zmenšil počet kontrol, aby se nekontrolovali tito lidé proč také, když vlastně ty údaje byly v systému Finanční správy?